Znáte ten materiál všichni, předpokládám.

Názory, postoje, kontroverze.

Jsou tajné volby, předpokládám, každý z nás jsme skládali nějaký slib, takže bychom měli všichni v tajné volbě volit asi podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Děkuji. Připraví se pan předseda Bartošek. Všechno přednostní práva.

Vynikající nápad. Trochu pozdě. Já jsem zvyklý na jistou míru kreativity, že vládní poslanec ukradne návrh opozice, nebo vláda jako celek vydává to za svou, ale tady ta míra už trošku překročila vkus. Pan místopředseda Filip se pak k tomu přidal a pokračoval. To je přece jasné od prvního okamžiku, že to tak je. A je to nezasloužený dopad na města a obce. Nebavíme se o poklesu sdílených daní díky nižšímu výkonu ekonomiky. Tomu rozumí každý starosta, každý zastupitel, že pokud klesá celkový výkon české ekonomiky, klesají celkové daňové příjmy, skoro všechny daně s výjimkou spotřební daně nebo daně z nemovitostí jsou daně sdílené, tudíž to má dopad do rozpočtu měst, obcí a krajů. Stejně nefér je říkat, že v minulých letech rostly příjmy obcí a krajů.

Takže to není fér argument. 20. dubna, pane poslanče Veselý prostřednictvím pana předsedy, jsme jako občanští demokraté na ten problém upozornili a navrhli jsme jednoduché řešení. Ten náš návrh je poměrně jednoduchý a vláda ho může udělat když ne dnes, tak zítra.

Dlouho to bude trvat. Byrokracie. Nebude to pro všechny.

A budou starostové a občané v těch městech a obcích vědět, že kompenzační bonus skutečně vyplácí stát.

Necelých 50 posílají krajská zastupitelstva a zhruba 120 korun posílají obecní zastupitelstva.